To bych chtěl jen říci pro ty, kdo to nevíte, tak ano, on jako člověk zpravodaj, ten jako člověk, který jako třeba předseda strany a předseda klubu může dostat přednostní právo.

Přitom tady už za předkladatele je ministr Martin Baxa.

A je to opravdu velmi ošklivé ohnutí těch pravidel v Poslanecké sněmovně.

Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, a to zase musím říci, že ta Sněmovna je podle mě natolik práceschopná z toho pohledu, že tady nikdo z nás nemá zapotřebí jinými než demokratickými metodami to tady prosazovat, takže není, čeho se obávat, že byste si přece svoje věci ve finále buď nějak neprosadili, nebo že by tady nedošlo k nějaké diskusi, ale že musíte jít jako na dřeň až tak, že úplně vlastně smáznete toho původního zpravodaje, aby to odpovídalo nějakým pravidlům.

A to tady máme být spolu ještě tři roky.

Nebo víte co? Já už si to teď přeruším, protože stejně s přednostním právem toho prostoru budu mít ještě poměrně hodně, protože já, pravda, to mám ještě připraveno, podle toho, jaká bude atmosféra a jak se to bude vyvíjet. Ale pravda, na těch několik hodin to tady ještě mám, abych se vám pokusil vysvětlit, že ten zákon je špatně, ale nechám si to tedy ještě na své další vystoupení. Tohleto je z toho úvodu, který jsem tady chtěl říci, abych vyhodnotil podhoubí toho zákona.

Poslanci SPD prostě nesouhlasí s tím, abyste ovládli Českou televizi a Český rozhlas tímto způsobem.

Takže tady ten problém nevidíme.

Ale vy to řešit nechcete a místo toho si tady dáváte mimořádnou schůzi, abyste mohli ovládnout politicky Českou televizi. Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Srovnejte si to se svým výsledkem.

Jde o stabilitu parlamentní demokracie v této zemi do dlouhé budoucnosti. Je to velmi zásadní norma a zavilé protesty některých aktérů a hlasů to jen potvrzují. Děkuji za pozornost. Nyní pan ministr s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale chci, aby tady veřejně a jasně zaznělo na mikrofon: návrh tohoto zákona psalo Ministerstvo kultury a moje kolegyně z příslušné sekce mého ministerstva.